Ty země na to reagovaly průběžně.

Rozumím tomu politickému zadání, pane ministře, které jste dostal. Pětikoalice rozhodla, že se do toho dá jenom omezený zdroj, takže se vaří z vody. To, co je na tom ale úplně nejhorší, je to, že to opravdu bude málo, já to neumím říct jinak. Protože když se podívám, jak se vyvíjela cena, tak ještě před dvěma lety to bylo přibližně plus minus 1 000 korun za megawatthodinu.

Jinými slovy, devítinásobně vícekrát. Jak vysvětlíme lidem, že u nás platí v tuto chvíli pětinásobně víc? A budou platit možná šesti, možná sedminásobně víc. To je realita.

A přece víme, co ta firma bude dělat.

To je ten důvod, proč podle mého názoru z toho bude velká blamáž. Ti lidé totiž vůbec neocení to, že se v dané chvíli nějaké opatření udělalo a že skutečně to ten stát bude stát, a to já nezpochybňuji, možná těch 27 miliard korun. Co si ti lidé řeknou? Platím sedminásobně víc.

Za další, ten tarif je opravdu komplikovaně připraven. Ne připraven, ale je sám o sobě komplikovaný.

Tam dneska máme dvě varianty. Ale co vlastně tím říkáme?

Oni je zvednou zřejmě o něco méně, než kdyby je zvedali za normální situace, ale nevíme o kolik.

Ale v každém případě někdo mi už dneska říká: My to rozdělíme podle počtu bytů.

Já neříkám, že to není dělatelné, ale já jsem zažil covidovou podporu a vím, co to je, když se musí obsloužit statisíce nebo miliony zákazníků. A najednou vidíte, jak to každý dělá jinak. A bude z toho obrovský zmatek.

Takže to je další problém. A teď si vezměme, že se to ještě bude rozlišovat a ti lidé to musí nějak pochopit.

A teď si vezměme, že to máme vysvětlit milionům lidí, kteří jsou nervózní, kteří vědí, že je čeká tvrdá zima, kteří vědí, že budou platit extrémní částky. A teď se na ně valí ze všech stran toto. Oni to nevstřebají. Bohužel musím říct, že to tak dopadne. Říkáme tomu úsporný tarif.

Ne, teď to bude tak, že de facto každý dostane přes ten paušál, ať se snažil, nebo se nesnažil, což si myslím, že není dobře.

Co jsme my udělali pro bezpečnost? Tak se ptám jinak. Co jste, pane ministře nepřítomný, udělali vy pro bezpečnost za posledních dvacet, pětadvacet let?

To jsou tři základní parametry bezpečnosti.

A kdo byl u toho, když se privatizovalo plynárenství? To byl akt bezpečnosti? To nám taky nemůžete přičíst. V té době ANO ještě ani neexistovalo. Všechno je pryč. Jinak vůbec nic. Nerozhodujeme vůbec, vůbec o ničem.

A tady má vláda pravdu. Tady skutečně nemůže, i když se nám to zdá divné, nařídit ČEZu, aby prodával za ty či ony peníze. To je realita. A můžeme se bavit o tom, co můžeme udělat pro to, aby to tak nebylo.

Ale v dané chvíli to byl akt bezpečnosti?